Pan poslanec Vondráček hlasuje s kartou číslo 8. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: paní poslankyně Berdychová od 12. hodiny pracovní důvody, paní poslankyně Havlová pracovní důvody, paní poslankyně Hnyková do 13 hodin pracovní důvody, pan poslanec Jandák rodinné důvody, pan poslanec Mackovík pracovní důvody, paní poslankyně Matušovská osobní důvody, paní poslankyně Němcová bez udání důvodu, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, paní poslankyně Rutová od 11. hodiny osobní důvody, pan poslanec Šincl zdravotní důvody, paní poslankyně Vostrá od 13. do 21. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Zemánek od 14.30 osobní důvody.

Pan poslanec

Zeptám se, zda chce někdo vystoupit s návrhem na změnu pořadu schůze. Je tomu tak. Prosím pana předsedu Stanjuru a potom paní poslankyni Kovářovou. Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové.

Ani předkladatel tohoto bodu, ani mnozí další kolegové, kteří k tomu chtěli vystoupit, se ke slovu nedostali.

Ano, rozumím tomu? Paní poslankyně Kovářová a připraví se pan poslanec Farský. Dobré ráno, dámy a pánové.

Jako první bod po pevně zařazených bodech. To znamená, aby to byl třetí bod po bodu 69. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl požádat o zařazení dvou bodů. A jenom krátce odůvodním. Mně to přijde jako naprosto logická, jednoduchá a možná rychlá změna. I vláda k němu vyjádřila neutrální stanovisko.

A také to, že nebudete muset vždycky se nechat fotit, když už vaše fotka je v systémech veřejné správy. Je to jednoduchá změna, jednoduchá úprava.

Navrhuji tedy zařazení tohoto tisku 807 dnes po pátém pevně zařazeném bodu. Je to první čtení. Myslím, že by to mohlo být v řádu maximálně minut. Druhý tisk, který bych chtěl navrhnout, abychom pevně zařadili, je 837.

Je to jednoduché v tom, že dříve i Ministerstvo financí dlouhodobě vykládalo hospodaření jako právní pojem, ale nově se do toho vložily soudy s tím, že to vykládají jako faktické hospodaření. A představte si pozici starosty, kterého vyzve stát k vrácení majetku.

Skartační lhůty jsou pryč. Pamětníci většinou těžko doloží konkrétní parcelu, a proto obce ve většině případů tyto spory prohrávají. A tak jsme ve spolupráci s Ministerstvem financí a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dali dohromady tento pozměňovací návrh zákona, který tuto situaci řeší. A proč to navrhuji jako zařazení pevné dnes po pátém pevně zařazeném bodu? Je to proto, že pokud to nebudeme řešit, tak proběhne ne, že hrozí, ale proběhne vyvlastnění majetku obcí. Děkuji za pozornost. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Pokud tomu tak není, tak budeme hlasovat. Prosím, abyste se usadili na svá místa. Prosím i předsedy poslaneckých klubů vládní koalice, aby se usadili na svá místa. Děkuji. A budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Hlasování má číslo 154.